Já vám děkuji. Váš návrh jsem zaregistroval. Žádné další návrhy nevidím. V tom případě budeme postupovat podle toho, jak byly předneseny návrhy. Nejprve dám hlasovat o protinávrhu paní předsedkyně Schillerové. V případě, že neprojde, o návrhu pana předsedy Výborného. Nejprve tedy budeme hlasovat, aby rozprava k tomuto bodu byla omezena na dvakrát třicet minut.

S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Budeme tedy hlasovat o původním návrhu, který byl o vystoupení dvakrát deset minut, jak ho načetl pan předseda Výborný.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. A nyní budeme nadále postupovat v rozpravě podle tohoto schváleného návrhu. Jako další vystoupí paní poslankyně Romana Fischerová. A i před jejím vystoupením vás, kolegyně a kolegové, požádám, protože vidím řadu diskutujících hloučků v sále, jestli máte něco potřebného k řešení, tak abyste se přesunuli do předsálí, aby bylo dobře rozumět tomu, co paní poslankyně říká. Prosím, paní poslankyně. Dobrý večer.

Nyní bych vám ráda vysvětlila proč.

Kolegové v pravé části sálu a kolegyně, poprosím, jděte diskutovat do předsálí. Děkuju vám.

Domnívám se, že toto je nevhodná právní úprava, protože zavádí neodůvodněné rozdíly.

Co mě ale překvapuje, je fakt, že vláda z celé energetické krize spojené s obrovskými problémy pro naše občany i pro český průmysl řeší pouze tuto dílčí novelu.

Domnívám se ale, že vláda by raději měla aktivně řešit aktuální obrovské problémy způsobené enormním nárůstem cen.

Na jejich příjmy jsou odkázané celé rodiny, které by v takové situaci zůstaly bez příjmu. Problémy těchto občanů a podnikatelů by vláda měla řešit.

Já vám také děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, jenom takovou drobnou poznámku. Omlouvám se, vaším prostřednictvím. Takže říkejme to aspoň trochu přesně, když už to tedy komentujeme. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

V případě, že nebude, tak paní poslankyni dám dvakrát deset minut. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení předkladatelé, vážené kolegyně, kolegové, já jsem si připravila plnění požadavku v oblasti pokročilých biopaliv, respektive biometanu, vyplývající ze směrnice 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, a jaké jsou požadavky legislativy Evropské unie.

Tyto cíle jsou uvedeny v článku 25 zmíněné směrnice a jsou pro všechny členské státy stanoveny ve stejné výši a závazné.

Legislativa Evropské unie stanovila jak celkový cíl energie z OZE v dopravě, tak také řadu podcílů, respektive dílčích cílů a dalších požadavků.